Děkuji, paní poslankyně, za tento dotaz a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, pane ministře. Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Chci poděkovat, pane předsedající, vaším prostřednictvím paní kolegyni Adamové za tento dotaz a určitě to vnímám. Je to velmi důležitý postřeh a rozhodně je to věc, kterou s vedením Národního památkového ústavu budeme konzultovat. A rád využiji této možnosti, abych vás seznámil se stavem, jak to se zpřístupňováním památek právě s ohledem na rodinné vstupné a mladé návštěvníky vypadá. Zpřístupněné státní památkové objekty, zejména hrady a zámky, spravuje, jak jsem už uvedl, Národní památkový ústav, což je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem kultury. Jednou ze základních priorit Národního památkového ústavu je umožnit návštěvu těchto objektů co nejširšímu okruhu návštěvníků, zejména pak znevýhodněným skupinám občanů. Národní památkový ústav poskytuje vstup zcela zdarma především dětem do dovršení věku šesti let, nejednáli se o organizovanou skupinu takovýchto dětí. Dále držitelům karet ICOM a ICOMOS, Asociace muzeí a galerií České republiky, pedagogickému doprovodu a dozoru organizovaných skupin dětí v maximálním počtu dvou osob na jednu skupinu nebo také novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy příslušného památkového objektu.

Pro rodiny s dětmi je na základních okruzích památkových objektů zřízeno tzv. rodinné vstupné, poskytováno je také skupinové vstupné pro skupinu od 20 a více osobách. Dále Národní památkový ústav nabízí věrnostní slevy, realizuje věrnostní program, k němuž se připojilo celkem 130 hradů, zámků, klášterů, historických pivovarů a dalších památek státních, městských i soukromých. Princip věrnostního programu je ten, že za pět vstupenek může každý návštěvník získat šestý vstup zdarma.

Děkuji vám za pozornost a ještě jednou děkuji za zájem o tuto důležitou stránku zpřístupňování památek.

Další interpelaci přednese paní poslankyně Věra Kovářová, která bude interpelovat nepřítomného pana ministra financí ve věci rozpočtového určení daní. Prosím, paní poslankyně. Vážený pane ministře, rozpočtové určení daní je tématem, jemuž jsme se v Poslanecké sněmovně v tomto volebním období věnovali, a věnovali jsme tomuto tématu hodně času. Nedávno se objevila myšlenka, podle které by se obce a města vzdaly podílu na výnosu hazardní daně výměnou za navýšení podílu na výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 %.

Děkuji za písemnou odpověď. Děkuji, paní poslankyně. Čtrnáctou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Petrů, který bude interpelovat nepřítomnou paní ministryni pro místní rozvoj ve věci nového stavebního zákona. Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážená paní ministryně, často zde na plénu zaznívá kritika na zpoždění výstavby především dopravní infrastruktury, a to z důvodu posuzování vlivu staveb na životní prostředí. Při projednávání novely v prosinci roku 2014 nás váš kolega, pan ministr životního prostředí, ubezpečoval, že nehrozí zastavení staveb, je to prý mantra, protože EIA je laděna s novelou stavebního zákona, kterou připravujete společně.

Koordinace stavebních úřadů obecných i speciálních, jeden závěrečný dokument, odvolávat se vůči němu by bylo možné pouze jednou. Nový návrh stavebního zákona měl také podstatným způsobem omezit tzv. zapojení veřejnosti do procesu schvalování, když jsou rozhodnutí EIA, poté územní rozhodnutí a nakonec i stavební povolení napadána ve jménu ochrany přírody teroristy, kteří v místě nežijí ani nebydlí a kteří blokují výstavbu na mnoho let. Tyto relevantní argumenty přesvědčily i mě a já jsem pro novelu EIA také zvedl ruku.

Prosím, paní poslankyně.

Děkuji paní poslankyni. Prosím, pane ministře, o vaši odpověď.